Takže ten rozpočet je důležitý a budeme za něj bojovat. Máme tři priority.

Je otázka vůbec, jestli to zvládneme v rámci stávající Evropské komise, protože nás čekají příští rok evropské volby a myslím, že přinesou další překvapení. Bezpečnost, samozřejmě, je priorita a je potřeba bránit ten kontinent.

Pokud se nebudeme snažit, tak potom ta Evropská unie nebude, jeden blok, hranicí na moři, ano, protože ten západní Balkán, samozřejmě... Je tam Čína, která má vliv, Rusko, Turecko.

A pokud by se něco stalo, tak je to důležitý nástroj pro naši ekonomiku.

To jsou ekonomičtí migranti.

Dobrovolné relokace. Takže migrace, bezpečnost a rozpočet. Ten rozpočet, pokud teď nezvládneme, tak samozřejmě, uvidíme, jaká bude příští Komise, ale myslím si, že i když v minulosti Česká republika měli jenom jednu prioritu, tak teď máme tři a nejsme sami.

Předložíme jasné plány a myslím, že to i děláme a že máme na stole nějakou vizi.

Takže to je samozřejmě... Je otázka, proč naše armáda vlastně chce nějaké věci, které neexistují, když tedy máme všude armády a stačí se jenom zeptat. Je to zahraniční výroba. Sokolové, tak se omlouvám. Tak paní poslankyně mě opravuje, ona tomu rozumí víc než já.

Jde o to, aby ty rozpočtované peníze byly utraceny, a to si myslím, že by mohlo konečně nastat. Takže samozřejmě ten závazek postupně chceme plnit a chceme nastavit ty systémy tak, že budeme víc asi diskutovat na úrovni vlád.